Neskutečně totalitní praktika.

A tady to právníci velice správně rozporují.

No tak pan ministr jakoby předstírá, že neslyší, a nechce mi odpovědět.

Ale bylo by dobré si o tom trošku...

Jinak právníci tady píšou, že nezbývá nám než upozornit, že jediným zjevným motivem tohoto návrhu je podpořit fungování takzvaného trasování prostřednictví projektu Chytrá karanténa.

K tomu ustanovení je třeba dodat, že je formulováno tak, že není patrné, o jaké ostatní fyzické osoby se má jednat.

b) umožňuje vydat fyzickým osobám příkaz, aby poskytly orgánům ochrany veřejného zdraví po návratu do České republiky všechny vyžadované údaje, zákon by měl specifikovat, jakým způsobem dojde ke splnění povinnosti podle tohoto ustanovení.

Bez této specifikace zůstává povinnost příliš neurčitá, navíc bez zákonného zmocnění.

Konec citátu z ústavy, konkrétně z článku Listiny základních práv a svobod.

Toto právo je právem základním, které navíc zprostředkovává další základní a jiná práva včetně práva na podnikání.